Já také děkuji. Nyní tedy faktické poznámky, což znamená pan poslanec Pávek, paní poslankyně Aulická a pan poslanec Bauer. Upozorňuji, že jelikož je zvykem, že v pátek končíme ve dvě hodiny, toto není zákon, takže budeme pokračovat dál, dokud tady bude alespoň taková atmosféra, aby to bylo možné, nebo dokud nedostanu nějakou jinou dohodu předsedů klubů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Milé kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající, já bych chtěl pouze krátce reagovat na to vystoupení paní ministryně financí Schillerové, která tady ukazovala graf stoupajících nákladů na výdaje za sociální služby od roku 2007. Nezlobím se na ni, rozumím tomu, hlídá finance, vnímá to pouze jako čísla. Ale my, kteří máme k sociální oblasti blízko, víme, jak reálně každoročně roste počet potřebných v těch zařízeních sociálních služeb. To znamená, my víme, jak zejména domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, jak roste ta řada těch, kteří stojí frontu na umístění, jak se zhoršuje jejich zdravotní stav, jak se zvyšuje jejich potřebnost o péči. A to kontruje právě těm číslům, které tady paní ministryně uváděla. Děkuji. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já prosím vaše kolegy o klid.

Děkuji. Než dorazí k mikrofonu, omlouvá se nám pan ministr Brabec z pracovních důvodů. Děkuji za slovo. Přestože tady dnes zazněla částečná pozitivní informace, že nějaké peníze na financování sociálních služeb se pravděpodobně ve státním rozpočtu najdou, tak musím říci, že je to pro mě velké zklamání, že ta cesta a ta forma, jakou se ty peníze shánějí, je pro mě naprosto nepřijatelná a nedůstojná jak pro poskytovatele sociálních služeb, tak i pro jiné, například pro ty lidi, kteří dnes řeší rodičovský příspěvek. Proto mě to velice mrzí. A ta tady nezazněla. Slyšeli jsme všichni, že paní ministryně Maláčová společně s paní ministryní financí Schillerovou plánují nějakou společnou dovolenou, což je nesporně dobrá informace, protože předpokládám, že obě dvě dámy, které vykonávají náročnou funkci, si tu dovolenou zaslouží.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. A mám dohodu předsedů klubů, že budeme končit ve 14.30. Já jsem zvyklý, když se něco podaří, poděkovat.

Já děkuji za to, že ty peníze najdete. Souhlasím s kolegyní Aulickou, že část těch peněz bude velmi těžké k těm krajům dostat. A myslím si, že nad tím se tady rozplývat, kolik jste dali miliard navíc...

Takže argumentovat tím, že vy jste dali nějakých mnoho miliard navíc, to si myslím, že je úplně špatně. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová. To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Také jenom velice stručně, nechci zdržovat debatu.

Zajímalo by mě, na co byly tedy původně určeny. Kde se vlastně může stát to, že máme nějaké peníze takovéto k dispozici.

Chci se tedy doptat, jak to s těmito konkrétními prostředky má být a jak tedy moc rychle je můžeme vlastně alokovat právě na tyto potřebné služby. Samozřejmě je dobře, že ty prostředky nakonec pro kraje budou. Mě jenom velice mrzí, že když jsme si tady v minulém týdnu na mimořádné schůzi schválili v rámci usnesení, že tu informaci chceme slyšet už v úterý, tak pak nebyla vůle zařadit bod. Jenom je to možná upozornění do budoucna, že když už tedy Sněmovna přijme nějaké usnesení, většinově se na něm shodne, tak bychom sami k sobě měli mít natolik úcty, že pak následně budeme schopni takový bod zařadit a naplnit to usnesení. Jinak k jeho naplnění vůbec nemohlo v takovém případě samozřejmě ani dojít. A to si myslím, že by se tedy stávat rozhodně nemělo. Takže děkuji předem za zodpovězení té otázky paní ministryni. A samozřejmě budeme dále bedlivě sledovat, jestli ty termíny budou skutečně naplněny. Děkuji.

Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Jsou to finanční prostředky z operačního programu Zaměstnanost a jsou realokovány zejména z prioritní osy na podporu rovných příležitostí a pak také na podporu zaměstnanosti. Protože v současné naprosto výjimečné situaci na trhu práce jsme se rozhodli právě tyto finanční prostředky přesunout a investovat právě do sociálních služeb.

Děkuji. Takže nyní zpět do rozpravy.